Víme, o čem budeme hlasovat?

Kdo je proti?

Promiňte mi ten výraz.

Nerozumím tomu.

Já se v tuto chvíli jenom hlásím kvůli hlasování. U toho posledního hlasování jsem hlasoval pro, na sjetině mám, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji hlasování.

Ale co je klíčové?

A vy, kteří jste hlasovali s ní, jste slepě poslouchali. Nebo vy jste opravdu pro? Výborně. Tak se omlouvám. Oceňuji postoj pana poslance Hájka prostřednictvím pana místopředsedy. Aspoň v něčem se v našem regionu shodneme. Já to vůbec nechápu!

Říká, že ne, ale byla proti!

Pane poslanče, prosím, s přednostním právem. Můžu vám, kolegyně a kolegové, něco přečíst?

Proto návrh, který předložili kolegové Piráti jako doprovodné usnesení.

To je jediná výtka. Já nevím, který z těch států bude dnes, bude zítra nebo je. Zatím ne. Prosím, pane předsedo.

Mám tady dvě přihlášky.

Jednoduše. Protože pro všechny platí zákon. Prostě to je tak.

Pane předsedo, máte slovo. Já si myslím, že on vlastně je ten přístup vlády v této věci paradoxně velmi konzistentní. Nám se tedy podařilo říct, že budou, ti, co dostanou, zveřejněni v nějakém rejstříku, ale když se zde řešil rejstřík konečných vlastníků a podmínka čerpání dotací nebo subvencí, nehledě na to, jeli to v období krize, skutečně to, kdo může soutěžit státní zakázky nebo získat státní peníze, aby ten, kdo tyto peníze přiděluje, zkontroloval, jestli v rejstříku jsou koneční vlastníci, o koho se ta firma jedná, jestli nemá nějakou strukturu, která skrývá skutečné vlastníky, tak jsme se dozvěděli, že to je, toto nahlédnutí do toho rejstříku by byla přílišná administrativní zátěž.